Pozměňovací návrhy, které jsou další před námi, jsou pana poslance Kolovratníka.

Již se blížím do finále.

To je návrh procedury.

Děkuji.

Děkuji.

Přijato. Děkuji. Pokračujeme tedy bodem číslo 1.

Jedná se tedy o návrh, který zavádí nový typ sdílené zóny. Stanovisko zpravodaje? A stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování.

Přijato. Můžeme pokračovat.

Zahajuji hlasování.

Přijato. Můžeme pokračovat. Děkuji.

Stanovisko výboru?

Přijato. Děkuji.

Stanovisko výboru? Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování.

Přijato. Děkuji.

Stanovisko navrhovatele?

Děkuji.

Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Děkuji.

Zde se navrhuje zrušit návrh udělit pokutu ve výši poloviny dolní hranice sazby pokuty, která by byla dle typu přestupku uložena na místě. Navrhuje se také zvýšit preventivní účinek navýšení konkrétních sazeb.